Vážně přistoupíme na tezi, že být slušný v politice je nevýhoda?

Aspoň v normálním světě.

A poslední věc. Chtěl bych znát osobní názor pana ministra, protože je vlastně ministrem podnikatelů a živnostníků z titulu svého resortu.

Ten návrh tady leží několik týdnů a my ho nejsme schopni ani dostat na program, natož hlasovat a rozhodnout, zda si malé firmy a živnostníci zaslouží odpuštění sociálního pojištění na poslední čtyři měsíce letošního roku.

Protože bychom si mohli tady říct, například v čem vidíte problém takového návrhu. My vidíme pozitiva. Negativa tam nevidíme.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Z těch 1,1 milionu nemocných tedy 12 tisíc lidí zemřelo. Pokud to porovnám s čísly, která máme nyní k dispozici, tak se jenom matematicky a statisticky ptám, jestli můžeme nějakým způsobem porovnat ta čísla, která máme k dispozici. A nijak nezpochybňuji kolegy lékaře, kteří tady hovořili, co se může stát atd., ale je to velmi podobná situace.

A to zúčtování přijde v horizontu několika měsíců, možná ještě později, a bude nepochybně s ohledem na to, kolik bylo bohužel zemřelých, kolik bylo lidí na lůžku, budeme to porovnávat s jednotlivými zeměmi a podle toho si myslím, že velmi dobře vyhodnotíme, jak Česká republika dopadla. Není to o tom, co říkají média, co říkají opoziční poslanci, koaliční poslanci, je to čistě o faktech, jaký bude výsledek.

Za prvé to byl tento kompenzační bonus, který dopadl na jednoho živnostníka, pokud vyčerpal samozřejmě všechny měsíce, částkou přibližně 4344 tis. korun, a dalších 30 tis. dostal ten živnostník odpuštěním sociálních a zdravotních odvodů, tzn. celkem to bylo řádově přes 70 tis. A k tomu byly ještě některé drobné benefity, které mohli získávat živnostníci, nájemné, někteří měli zaměstnance atd. Nedívali jsme se, jestli živnostník funguje dobře, průměrně, nebo špatně.

Jenom řeknu dva tři příklady, které teď realizujeme nebo chystáme, to jsou odvětví, která jsou postižená.

Takže to je program, který se rozjede za čtrnáct dní.